Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Tuto komisi nyní musíme naplnit a je to na základě usnesení číslo 1175 ze dne 16. června, kterým Poslanecká sněmovna tuto komisi, jmenuje se stálá komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby, ustanovila. Lhůta pro naplnění byla vyhlášena volební komisí do včerejška 7. července. V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny tato komise bude obsazena paritně, tedy po jednom zástupci každého zde přítomného poslaneckého klubu. Má tedy devět členů.

Jak jsem řekl, volební komise je ustavena paritně. Podle nového jednacího řádu, který máme k dispozici teď od 1. července, už je paritní obsazení komisí přesně, exaktně popsáno a říká, že komise může být naplněna tak, že Poslanecká sněmovna potvrdí hlasováním kandidátku, kterou jí předkládá volební komise, a my tedy navrhujeme, pokud nikdo z vás nebude mít jiný návrh, hlasování en bloc, tedy jedno hlasování o naplnění této komise jako celku. Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Má někdo jiný návrh? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, členy komise jsme zvolili. Končím projednávání tohoto bodu.

Vzhledem k tomu, jaký je program na zítřek a na pátek, předpokládám, že se tak stane až na zářijové schůzi. Tak a teď je to vše. Ano, děkuji.